Chceme jít slovenskou cestou.

To už je jedno, ale ta povinnost bude přenesena na výrobce.

Toto připravíme v řádu měsíců.

Já jenom krátkou glosu. Tady jde hlavně o pacienty. To znamená, možná neexistují desítky stížností lékárníků, ale existují desítky stížností pacientů. Určitě každá malá lékárna nemůže mít na skladě všechny léčivé přípravky, ale má mít právo si je vyžádat. A to třetí.

Citují tam významného odborníka na obchodní právo a ochranu hospodářské soutěže pana Michala Petra, který dospěl k závěru, že je už nyní možné vypočítat tržní podíl a že by to měl provádět Státní ústav pro kontrolu léčiv. To znamená, tady se budeme přít, zda je možné, nebo není možné.

Děkuji.

Uděláme to, vnímáme to jako problém, nechci to zlehčovat, ale musíme v tomto směru zákon řádně změnit. Já také děkuji. Tímto ta interpelace končí.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové.

Tito lidé často provádějí potřebu přímo na místě, jelikož již ztratili veškeré zábrany. Jejich chování samozřejmě vyvolává pohoršení, které vyústí v přivolání policie. A tady se dostávám k otázce, kterou bych vám chtěl položit. Pokud nedojde k fyzickému napadení příslušníka policie, tak po chvíli odjedou. Jelikož je to problém prakticky na celém území naší republiky, ptám se vás, pane ministře, zda má policie nějakou možnost tuto evidentně nebezpečnou situaci nějak řešit, a pokud ne, zda ministerstvo připravuje návrh legislativy, která by tuto situaci řešila. Pokud by odpovědi byly negativní, žádám vás zdvořile, abyste se aktivně zapojil do vyvolání debaty na toto téma. Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ministra Ťoka ve věci mýto, mýto, mýto. Připraví se pan poslanec Luzar. Vážený pane ministře, mám dvě úplně jednoduché otázky.

Byla tato pokuta už zaplacena? Za druhé, co děláte pro to, aby se tato mimořádně nešťastná situace už neopakovala? Děkuji za odpověď. Já také děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, zkusím dvě jednoduché odpovědi na tyto jednoduché otázky.

Co děláme proti tomu, aby se to nestalo.

Děkuji.

Kdo nese tu odpovědnost?